Prostě tady se všichni dostávají kvůli vám do problémů.

Naše poslankyně Iveta Štefanová navrhuje například posílit peníze do zdravotnictví.

Dále například Vladimíra Lesenská, naše poslankyně, také navrhuje podpořit platy pracovníků ve vězeňství, protože ty jsou dlouhodobě podhodnocené, a jak víme, tak jsou tam personální problémy, protože ty platy jsou tak nízké, a přitom těch kriminálníků je tady spousta, takže navrhujeme těmto lidem v této oblasti finančně pomoci.

Což mi připadá úplně neuvěřitelné, co už si dovolujete. Takže tady už vzniklo ubytovací zařízení u pražského Hlavního nádraží.

Strava zdarma, ubytování zdarma a zdravotní péče zdarma od vlády Petra Fialy, tady v Praze, ubytovna u Hlavního nádraží.

Ale my tady nechceme žádné nelegální migranty. Proč tady trpíte porušování zákonů?

Pro vás zákony neplatí?

A proto tady poslanec Radek Koten navrhuje velmi správně, abychom alespoň v rámci těch našich malých možností, protože jsme opoziční strana, posílili tu ochranu hranic. Ale vy ty stejné peníze chcete dávat naopak jim na ubytování, na stravu a na zdravotnictví. To je neuvěřitelné! Vy přímo podporujete nelegální migraci z islámských zemí do České republiky.

Takže to jsou naše pozměňovací návrhy, které jsme tady připravili pro tento rozpočet.

Ty možnosti má Ministerstvo financí a to drží samozřejmě v rukou vládní koalice Petra Fialy. Nepřijme.

Protože takové zadlužení může způsobit kolaps. Ekonomický kolaps České republiky. Rozpočtový kolaps. Může způsobit to, že se dále zhorší dostupnost zdravotní péče pro občany.